Myslím si, že tady paní ministryně, ta by o tom dokázala mluvit podle mě možná ještě déle než Tomio Okamura, o tom, kolik toho dělá na obraně a jaké všechny zakázky jsou teď v procesu a daří se je dotahovat, ale také musíme být připraveni poskytnout adekvátní podporu spojeneckým a v tomto případě americkým jednotkám, které by v případě krize nebo konfliktu posilovaly východní křídlo Aliance. A já tady opravdu dneska nebudu mluvit o tom, proč je Rusko pro českou a evropskou bezpečnost hrozba. Všechny členské státy NATO dneska na té východní hranici již mají dojednanou tuto dohodu.

Takže abych to uzavřel, ta dohoda vytváří právní rámec to si myslím zaznělo také dneska je to právní rámec pro rozšířené strategické partnerství mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, které chceme rozvíjet jak v bezpečností a obranné spolupráci, tak ale třeba i v dalších oblastech. Jinak si dovolím doplnit, že Ministerstvo zahraničních věcí samozřejmě bylo součástí toho týmu, který vedlo Ministerstvo obrany, a můžu opravdu odpovědně prohlásit, že ten vyjednaný text je v zahraničněpolitickém i bezpečnostním zájmu České republiky.

Děkuji. Pane poslanče, prosím ano... a ještě mezitím faktická poznámka pana poslance Juchelky.

A já si myslím, že nemá pravdu.

Bohužel, tak to je. A to, že tady pan ministr zahraničních věcí přečte něco, co mu připraví na jeho sekretariátu, tak to dokáže přečíst skutečně každý.

Faktická poznámka. Děkuji za dodržení času. Děkuji. Chtěl jsem říct něco podobného jako pan kolega Juchelka v tom smyslu, že přeju panu ministrovi zahraničních věcí pěknou dovolenou na Krymu, že mu určitě pomůžeme, aby si tu dovolenou užil.

A to je pro nás, zastánce samostatného suverénního českého státu, neakceptovatelné.

A nejde vůbec o to, že bychom nechtěli spolupracovat se Spojenými státy americkými nebo že bychom byli a priori protiameričtí. Ostatně téměř vždy, když se zde ve Sněmovně projednávají standardní bilaterární a oboustranně výhodné mezistátní smlouvy věcného charakteru, například o ochraně investic, o daních nebo o sociálním zabezpečení, včetně dvoustranných smluv mezi Českou republikou a Spojenými státy, tak hlasujeme pro. Její zastánci a propagátoři nám navíc neříkají celou pravdu, respektive nevěrohodně maskují její hlavní a jediný účel, kterým je umožnit přítomnost armády Spojených států amerických na českém území a existenci amerických vojenských základen v České republice, a to bez ohledu na to, jestli půjde o využívání stávajících vojenských zařízení ve vlastnictví českého státu a české armády, anebo o zařízení nová, jejichž vybudování smlouva explicitně umožňuje.

Nejlepším argumentem proti tomuto tvrzení je tuto smlouvu si důkladně přečíst a prostudovat. Ostatně i já se ve své argumentaci opírám také čistě pouze o text této smlouvy, nikoli o žádné její výklady a interpretace z druhé ruky. A tak mohu konstatovat, že sto procent obsahu této smlouvy kromě preambule se věnuje pouze až do nejmenších detailů nastavení faktických, právních, obchodních a jiných podmínek dlouhodobého pobytu amerických vojáků v České republice. A na základě podrobného studia této smlouvy zcela zodpovědně prohlašuji, že její název je zřejmě i záměrně zavádějící. Nejde o žádnou smlouvu o obranné spolupráci, to by zde byly například pasáže o povinnosti smluvních stran poskytnout si vzájemně vojenskou pomoc nebo klidně i pasáže o dodávkách vojenské techniky, sdílení vojenských informací a podobně, ale o tom zde není vůbec žádná zmínka. Proto se jedná výhradně na základě analýzy jejího obsahu, kterou může provést každý, kdo o to má zájem, o smlouvu o pobytu amerických vojsk v České republice. Teď k té nerovnosti smluvních stran. Jde o jasnou nerovnost a jednosměrnost, nikoli o vzájemnou spolupráci a reciprocitu.

Je to takzvaná smlouva NATO SOFA, která do velké míry vyvažuje a vyrovnává práva státu, který vojska do zahraničí vysílá, i státu, který je přijímá. To u smlouvy, kterou projednáváme, naprosto neplatí, protože Spojené státy zde získávají jednoznačně privilegované postavení. Ostatně to je hlavní důvod toho, proč Spojené státy tak tlačí na sjednávání takto pro ně výhodných bilaterárních vojenských dohod tohoto typu s různými státy vedle smlouvy NATO SOFA, která jim žádná speciální privilegia neposkytuje. To, že je český stát slabší stranou ve smlouvě, kterou dnes začínáme projednávat, je o to horší a o to závažnější, že tato smlouva jako smlouva mezinárodní má přednost před standardními českými zákony, což v praxi znamená, že když bude náš český zákon v rozporu s touto smlouvou, bude se postupovat podle této smlouvy.